Pokud jde o ty všeobecné obchodní podmínky: ano, lidi to nečtou.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A máte pravdu a já děkuji za slova, která pronesl předseda Senátu z pravicové politické strany.

Je to možná drobnost, možná budete překvapen, ale ta drobnost pramení z toho, že celý zákon byl postaven na ochraně spotřebitele. Tvůrce tohoto návrhu prošel těžkým martyriem přípravy, to si řekněme, mnohdy zneužit, protože se to stalo nosičem různých jiných věcí. Mnohokrát jsem tady u tohoto mikrofonu vytýkal, že by se toto dělat nemělo, protože on má potom problém, že se musí vypořádat s těmi změnami. Ale znovu zdůrazňuji, ten původní návrh byl pro ochranu spotřebitele. Nevím, jestli, kolegyně, kolegové, víte, jaký je rozdíl mezi spotřebitelem a zákazníkem. Ale je to docela velký rozdíl v přístupu k právu. Spotřebitel oproti zákazníkovi má totiž vyšší zákonnou ochranu.

Spotřebitel má žádat poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, použití telefonního čísla s vyšší než běžnou službou, může oponovat, může namítat nekalé obchodní praktiky jako spotřebitel, klamavá konání, klamavá opomenutí dokonce může oponovat, agresivní obchodní praktiky, může se proti nim bránit, může poukazovat na špatná tvrzení. To všechno má právo dělat spotřebitel. Ale zákazník už ne, protože zákazník má mít právní vědomí v rámci vztahu, a jediné, co je možné upravit, je, že je v menším postavení než ten velký, ale to je taky diskutabilní.